V tomto posledním bloku mohu vám všem i poděkovat, nebo chci vám všem poděkovat, že jsme tu dlouhou proceduru zvládli poměrně rychle bez zádrhelů. Teď, pane předsedající a kolegyně a kolegové, poprosím o zhruba tři minuty přerušení schůze na setkání volební komise. Musíme přijmout usnesení k návrhu na ty lhůty.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v přerušeném jednání Poslanecké sněmovny. Pane předsedo Kolovratníku, jak to dopadlo? Mohu tedy konstatovat, volební komise formou per rollam přijala dvě usnesení a my v tuto chvíli vyhlašujeme lhůtu pro podání návrhu na předsedy stálých komisí Poslanecké sněmovny do středy, tedy do zítřka, do 18.00 hodin.

Prosím na sekretariát volební komise. A poslední informace ode mě.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane předsedo, a končím tento bod, končím volební blok jednotlivých bodů.